Děkuji paní poslankyni Dobešové. Ještě budu konstatovat omluvu pana poslance Lukáše Pletichy od 19 hodin do konce jednacího dne. A nyní pan poslanec Marek Černoch, připraví se pan poslanec Michal Kučera. Děkuji za slovo.

Takový návrh, tedy do milionu korun, takový návrh by asi nezískal podporu, byl by to výstřel naslepo. Proto jsme předložili pozměňovací návrh, kde je limit posunut na 500 tis. korun, což, jak jsem vyrozuměl i ze slov pana ministra Babiše, je bratelná verze. Tím by se opravdu pomohlo těm nejmenším a je to takový kompromisní návrh v rámci názorů, které tady v Poslanecké sněmovně panují. Děkuji panu poslanci Marku Černochovi.

Ten pozměňovací návrh je v systému vložen pod číslem 5373.

Děkuji za slovo.

Podrobné zdůvodnění jsem tady přednesl v obecné rozpravě.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já jsem v obecné rozpravě neměla možnost patřičně reagovat na slova pana ministra financí, který mě obvinil z toho, že nekomunikuji s Ministerstvem financí. Chtěla bych to uvést na pravou míru. S paní Schillerovou jsem samozřejmě mluvila. Bylo to tady v této místnosti na rozpočtovém výboru, kdy se schválil pozměňující návrh Ministerstva financí, který já tímto pozměňujícím návrhem pouze poupravuji tak, aby byl smysluplný.

Takže to je celé. Děkuji paní poslankyni Kristýně Zelienkové a pan poslanec Jaroslav Zavadil je poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Děkuji. To je poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Pokud se nikdo nehlásí ani k závěrečným slovům, ani pan ministr, ani pan zpravodaj, je před námi tedy toto hlasování.

Myslím, že se počet přihlášených ustálil.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. To byly všechny návrhy k hlasování ve druhém čtení. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.